Zjednodušovat.

Opravdu to vedete od deseti k pěti.

Kompenzovali jsme živnostníkům. A tak bych mohla pokračovat.

Neřekli jste ne.

Já už nevím jak.

Řeknete: to je prostě málo peněz.

My pro to ruku zvedneme. Nevím, na co čekáte.

Vy nesete plnou zodpovědnost za současnou situaci, která pro Českou republiku skončí blamáží.

A měli byste se stydět a přiznat si tu chybu.

A teď dokonce slyším, že byste ani novelu rozpočtu nepotřebovali. Já nevolám po prohloubení schodku. A už to prosím neopakujte. Ministr financí vaší vlády přiznal, že ty peníze i v případě, že tento návrh neprojde, v rozpočtu najde.

Katastrofa!

My jsme prezentovali na tomto místě, na tiskových konferencích po jednání vlády celé množství návrhů, které můžete aplikovat.

Porostou výdaje.

Ale sociální dávky nemohou být řešením pro většinu populace.

Tak to je její cíl zvýšit počet lidí na sociálních dávkách. Ne! Vy máte nastartovat ekonomiku! Máte pomoci firmám, které dávají práci lidem!

To je váš úkol.

Na tomto místě mohu připomenout, jak jste zvyšovali minimální a zaručenou mzdu.